Kontroverzí je tam víc, ať už se jedná právě například o odborné náměstky. Víme, že jsme tady měli nějakým způsobem přestřelku, že si někdo odvolával odborného náměstka, nebo chtěl ho odvolat, ale on nemůže být jen tak odvolán, protože se to může udělat právě pomocí systemizace pracovních míst. Já vám velmi dobře rozumím, pane poslanče. Opět vás požádám, kolegové a kolegyně, o ztišení a v případě, že máte potřebu diskutovat, jděte do předsálí. Prosím. Jak jsem říkal, jestli chtějí diskutovat, nechť pak diskutují v rozpravě, rád na to budu reagovat, já s tím nemám problém, nicméně jedná se o zásadní témata a o téma, které bude ovlivňovat státní správu stále více a do budoucna. Čili my jsme tady stvořili já jsem tady tenkrát říkal paskvil v roce 2014, který bude posléze mnohokrát novelizován a ukáže na problémy ve státní správě ve své implementaci. Skutečně k tomu dochází.

A v roce 2013 nastal ten jev, že ve své podstatě měl začít najednou platit, nabýt účinnosti zákon o státní službě z roku 2002. Došlo k tomu problému. Zákon z roku 2002 byl nicméně dobře propracován.

My jsme skutečně řešili tyhle aktuální problémy, které se týkaly státní správy.

Bylo to tenkrát horké léto, perné léto, nicméně ten návrh zákona dopadl, jak dopadl.

Pokud jde třeba nějakým způsobem o provázanost, dámy a pánové, tady si uvědomme provázanost s dalšími zákony. Je to zákon o zahraniční službě, který jsme tady řešili, a můžeme se tady dál bavit o výjimce 70 let, která je opravdu problematická, protože služební zákon říká, že věkem odchodu ze státní služby je věk 70 let. A my jsme tady vytvořili v době projednávání zákon o zahraniční službě výjimku pro některé velvyslankyně, kdy jsme řekli, že jim 70 let promineme. Nicméně mně vadilo, že 70 let se nebude vztahovat jenom na některé

A já říkám, zahraniční služba. Už jsem tady o tom také mluvil, když se to tady projednávalo. Nyní je to v ústavněprávním výboru a také ve výboru zahraničním, kde se bude řešit právě provázanost zahraniční služby a služebního zákona. Já jsem tady říkal, že zahraniční služba jestliže bude vyjmuta ze státní služby, tak tím pádem Ministerstvo zahraničních věcí nechce být stále ústředním orgánem státní správy. Nechce být. On tady pan ministr zahraničních věcí není.

A v zákoně o státní službě z roku 2002 skutečně to bylo všechno obsaženo. Tam byla i modifikace s Národním bezpečnostním úřadem nějakým způsobem vyřešena, bylo tam vyřešeno všechno a místo toho přišel nový návrh zákona, který říkal úplně něco jiného, a my jsme z něj vytvořili naprosto něco jiného.

Já jsem se klonil k tomu, aby bylo zavedeno tzv. Generální ředitelství státní služby po vzoru Velké Británie, Polska nebo i jiných zemí, nicméně s tím měla problém právě pravicová opozice, která říkala, že to není žádné odpolitizování, že to je nějakým způsobem zabetonování pro úředníky a zůstane to tam všechno u sebe a nebudou se moci odvolávat.

To jsem tady říkal.